Prosím opět pana ministra obrany. Děkuji, pane předsedající.

Dále bych jmenoval další aspoň několika slovy.

Česká republika měla na svém území připraveny síly a schopnosti pro případnou aktivaci pohotovostních sil NATO a OSN.

K nasazení těchto jednotek ale nedošlo. Na zapojení našich sil a prostředků do zahraničních operací jsme v roce 2015 vynaložili celkem 1,12 mld. korun a tato částka byla plně hrazena z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Na závěr bych snad ještě uvedl podstatný detail, že v roce 2015 nedošlo během plnění úkolů v zahraničních operacích k žádnému zranění ani úmrtí českých vojáků. Děkuji, pane ministře. Děkuji, pane předsedo.